Děkuji, pane ministře. Další s přednostním právem respektive máme tady faktické poznámky. První faktická poznámka, paní poslankyně Pastuchová Jana.

Takže nevím, jestli to mám brát jako pozitivní, nebo špatnou zprávu. Děkuji, paní poslankyně. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére a teď i použiji množné číslo páni ministři. Pane ministře, vás mohu oslovovat přímo. Mně ve vašem shrnutí chyběla jedna zásadní věc pro dnešní jednání, včerejší a dnešní, možná i zítřejší jednání, a to je, kolik stojí chod vašeho ministerstva. Vaše ministerstvo neexistovalo v minulém volebním období, proto to srovnání je docela složité s předchozí vládu, ale víme, že ministerstvo řídíte, že má nějaké výdaje, že přibralo nějaké zaměstnance. Tato statistika mi chyběla. Další s faktickou poznámkou, paní poslankyně Malá.

Děkuji za dodržení času.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A chtěla bych vědět, co bude konkrétně náplní toho nového odboru, který vznikne, jestli bude hlídat ty RIA, které budou vznikat, nebo jestli bude hlídat to, jestli ty zákony, nebo respektive to, co je transponováno, není nad rámec toho, co má být transponováno. Pak samozřejmě souhlasím s tím, že těch zákonů nebo těch transpozic, které se musí dělat, tak je přehršle.

A to, co bych vlastně vytýkala tomu chrlení těch jednotlivých směrnic, je, že to vnáší takovou tu nestabilitu, že by měla přece jenom být nějaká stabilita. To znamená, po dobu třeba pěti let nebude přijato, a ne že po dobu pěti let budou další a další směrnice. A chtěla jsem se zeptat ještě jednu otázku.

Děkuju. To byla poslední faktická poznámka. Pane ministře, prosím.